Děkuji.

A prosím, aby se připravila paní poslankyně Pekarová Adamová ve věci střetu zájmu. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

A vy patříte mezi ty politické elity a my jsme tady opoziční strana, proto se ptáme. Můj dotaz je na to, že vy jste převzali vládu, máte tedy všechny ministry a zodpovídáte za fungování státní správy. Vy jste vstoupili do politiky jako protikorupční hnutí a já bych se vás rád zeptal, jestli byste mohl seznámit s protikorupčními opatřeními, která jste prosadili ve vládě a ve státní správě od okamžiku, kdy jste převzali moc v tomto státě. A jestli byste mohl konkrétně třeba zodpovědět otázku vlastnické politiky, kterou jste navrhovali již v předchozí koalici, ale která neprošla hlasy ostatních stran, tak jestli ji budete znovu navrhovat, tak abychom věděli, čím se řídí státní firmy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pane premiére, vašich pět minut. Prosím, máte slovo. Ještě jsem zapomněl, pane Bartoš, toto je liga lidských práv. Tak si to nastudujte, kluci. Takže zavedení protikorupčních opatření vládou. Tak my tady máme plno věcí, samozřejmě. To neprošlo. Takže máme rozšíření působnosti NKÚ. Tam vás podporujeme. Regulace lobbingu. To byl záměr na vládě. To připravuje pan Pelikán. Pokračující odpolitizování a otevření státních správy.

A stejné to bude na poště. Výkon znalecké a předkladatelské činnosti. Tady je novela zákona o soudech a soudcích, EET, rekodifikace státního práva, nový zákon o realitním zprostředkování.

My samozřejmě vnímáme a také jsme to byli my, kteří jsme prosadili zákony Rekonstrukce státu, ano, jako zveřejňování smluv, registr atd. I když samozřejmě iniciátor byl pan Farský. To mu nechci upřít.

My jsme protikorupční hnutí. A nemáme za sebou hordu nějakých svých politických kolegů.

Evropská komise.

Děkuji, panu premiérovi. Jenom tady výtky z pravé strany, že pan premiér neodpovídá k věci. O obsahu se nemluví na rozdíl od faktické poznámky. Takže pan premiér si skutečně může odpovídat, na co chce. Prosím, pane poslanče, vaše minuta.

To se netýká ovšem tady interpelací. Já jsem se zejména chtěl zeptat pana premiéra na věci, které může dělat vláda sama. Protože vláda přece nemá důvěru této Sněmovny. To znamená, že nemůže schvalovat zákony. Není tady koalice. Chci se zeptat, co dělá přímo vláda sama prostřednictvím jí podřízených ministerstev. To by mě tedy zajímalo, co v něm bude. Zajímá mě, jakým způsobem např. vláda přijala regulaci lobbingu pro osoby, které jsou vládě podřízené. To přece můžete udělat sami už usnesením vlády. To můžete přece jim dát pravidla, ať si zapisují ty schůzky ministři apod. Čili vy jste šli do vlády s tím, že tady zavedete boj proti korupci. Tu vládu máte. Tak se vás ptám, co jste udělali, co se netýká této Poslanecké sněmovny? A prosím o konkrétní odpovědi na svoje otázky, nikoliv na otázky, které si vymyslíte. Takže prosím, pane premiére, máte slovo. My jsme tam necelé tři měsíce. Takže co jsme udělali. My projednáváme zákony, které vy navrhujete. My jsme vláda sice v demisi, ale fungujeme úplně normálně, jako kdybychom byli bez demise. Ale děláme na tom, abychom vlastně získali důvěru.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Jenom si dovolím poznámku na úvod.